Děkuji za dotaz. Já samozřejmě jsem o paní Číhalové neslyšel až do této interpelace.

Většinou to vláda dostává v části programu vlády pro informaci, takže o tom ani nediskutujeme.

Především pak spolek Ruská tradice je jedním z nejvýznamnějších spolků příslušníků ruské národnostní menšiny, jehož posláním je naplňování společného zájmu, kterým je rozvíjení kulturní a společenské činnosti ruské národnostní menšiny na základě kulturněspolečenských tradic ruských emigračních spolků v Československu.

V žádném případě nejde o akce, které by bylo možné označit jako neonacistické nebo nacismus propagující. Nejsou ani oslavou válečné činnosti kozáckých jednotek působících pod německým velením, ale řady nevinných obětí bipolárního rozdělení světa. Nestačí, dobře.

Děkuji, pane předsedající. Já bych si jenom dovolil krátce reagovat. Já osobně chápu přítomnost této dámy v Radě pro národnostní menšiny jako varující precedent, protože při zohlednění stávající migrační vlny a stávající vlny, která se chystá, se úplně klidně může stát, že bojovníci Islámského státu a džihádisté se stanou také členy Rady pro národnostní menšiny, jestli to prověřování probíhá tímto laxním způsobem.

Takže jsme se z toho poučili. Děkuji panu předsedovi vlády. Žádný návrh jsem neslyšel, že by navrhoval odmítnutí písemné odpovědi, takže procedurálně můžeme i tuto interpelaci na předsedu vlády už ukončit.

Takže máte slovo.

A jelikož je paní ministryně Schillerová řádně omluvena, jak zde zaznělo v úvodu a i teď od pana předsedajícího, tak bych chtěl požádat o hlasování o přerušení projednávání této interpelace do doby přítomnosti paní ministryně financí Schillerové. Děkuji za procedurální návrh. A konstatuji, že došla omluva předsedovi Poslanecké sněmovny od pana poslance Dominika Feriho, a to do 13 hodin z pracovních důvodů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.